Navrhuji přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna

A já tedy otevírám rozpravu.

Takže otevírám rozpravu, o slovo nemám písemné přihlášky, ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nevypadá to, že by se někdo hlásil.

Pozměňovací návrhy nejsou, zahájíme tedy hlasování o tom návrhu, jak byl přednesen. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?